Pan zpravodaj také nemá. Končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, kde máme přihlášeného pana poslance Vilímce.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji za pozornost.

Podle jednacího řádu se hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům.

To zůstane daňovým poplatníkům a oni mohou ty peníze investovat do jiných věcí a vrátit je do ekonomiky. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.